A nyní, pane předsedající, bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu označeném pod písmenem E, který má dvě alternativy.

Stanovisko garančního výboru je negativní. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tedy zúžení. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu E, alternativa 2. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ano, je to tak, pane předsedající.

Dám tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy, který před závěrečným hlasováním chce přerušení do doby schválení změny Ústavy jestli to čtu správně. Prosím o upřesnění. Pan předseda Stanjura. Děkuji za upřesnění. Do ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu. O tomto procedurálním návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Procedurální návrh na přerušení nebyl přijat. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Dámy a pánové, já si dovoluji požádat o 15minutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním.